Za druhé se bavíme celkově o trestním zákoníku, o jeho celkové revizi, nechceme vytrhávat jednotlivé trestné činy, protože trestní zákon jako takový si zaslouží revizi, a to celkovou.

Pan poslanec Mašek.

Otázka přepracování trestního řádu jistě není na měsíc, není možná ani na rok, je to dlouhodobá záležitost. Nejde o další přeplnění věznic, pane ministře, to oba dobře víme. Děkuji. Nikoliv. Tím tedy rozpravu končím.

Děkuji za proběhlou diskusi ve všech třech čteních při projednávání návrhu tohoto zákona. Jenom několik málo poznámek.

V současné době se rozhodnutí soudu většinou držela spíše na nižší spodní hranici. Při upřesnění skutkové podstaty je tady větší možnost uplatňovat i ty vyšší trestné sazby, o kterých jsem hovořil.

Ministerstvo zdravotnictví naopak říká, že potenciální příspěvek do systému je 50 až 100 milionů. Nevytvářejme tady, prosím, nějaký dojem toho, že se pouštíme do nějaké zdravotnické turistiky a podobně. Naopak, my tady dáváme věcem systém. A pokud je tady nějaký případný rozpor s projednáváním senátního tisku, o kterém bylo hovořeno, je už teď Ministerstvem zdravotnictví avizováno, že to jednoduše bude vyřešeno vypuštěním jednoho ustanovení z toho senátního tisku. Takže neříkejme prosím, že tady vytváříme nějaký problém, který do budoucna nebudeme umět žádným způsobem vyřešit. Poslední slovo k tomuto zákonu jedná se jednoznačně o krok vpřed v azylovém právu, ne pouze o implementace evropských směrnic, ale o řadu věcí, které naopak umožní, abychom i bezpečnostní situaci České republiky měli více pod kontrolou. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane zpravodaji, máte zájem vystoupit? Nikoliv. Já jsem zagongoval a prosím v tuto chvíli zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a poté aby tedy přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vždy nám před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji za slovo. Jako první bod hlasovací procedury máme návrhy úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, které byly předneseny ve třetím čtení, jednak paní poslankyní Ochodnickou, což byly dva návrhy na změnu účinnosti, a pak dva návrhy legislativně technických úprav, které jsem načetl já.

Posledním hlasováním pak bude hlasování o návrhu zákona jako celku. Slyším žádost o odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili.

Tento návrh se uplatní pouze v případě nepřijetí pozměňovacího návrhu paní kolegyně Štefanové, která v pozměňovacím návrhu pod písmenem C navrhuje vypuštění části čtvrté a páté. Prosím o hlasování. Stanovisko? Zahajuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato. Můžeme pokračovat.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Přijato.